Nyní tedy k samotné schůzi. Návrh, který jsem obdržel, je, abychom nejdříve vyřadili všechny neprojednané body.

Budeme hlasovat o vyřazení všech neprojednaných bodů, upozorňuji, včetně tohoto přerušeného bodu z této schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.